Tak já asi začnu od začátku, jelikož jsem minule stihl jenom pár vět. Bohužel tento zákon je přesným opakem zákona, který jsme schvalovali před chvílí. Je to ukázka toho, jak digitalizace vypadat nemá. Pane poslanče, já vás přeruším a vyzvu kolegy ke klidu, případně aby se usadili na svých místech nebo šli jednat mimo jednací sál, pokud neprobírají tento tisk. Není to úplně příjemné.

A nyní nám vláda předkládá odsunutí těchto termínů. Primárně jde o termín 2019, konec roku, kdy je v současné legislativě zakotveno, že se přestanou zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to z toho důvodu, že už nebudou potřeba a že nechceme, aby byla zneužívána třeba k různým podvodům a podobně. Nicméně jak jsme si mohli přečíst v mezirezortním připomínkovém řízení, tak většina těch ministerstev za těch devět let neudělala vůbec nic. Asi nejmarkantněji je to vidět u Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Takže smysl novely je: vlastně vláda neplnila úkol, který jí uložil zákon již před mnoha lety, a teď nás vláda žádá, aby se to dále odložilo, protože to nestihli. Navíc ještě je to předkládáno v § 90, takže se má všechno schválit v prvním čtení. Velmi podrobné připomínky napsal Úřad pro ochranu osobních údajů, který v dvanácti bodech velmi jasně vylíčil, proč jsou argumenty vlády špatně a proč je tam vidět, že se vláda na to vykašlala a reálně na těch věcech asi nepracovala, pokud nemá stále nic hotové. Já děkuji za zpravodajskou zprávu.

Já otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádné přihlášky. Prosím. Dobrý den ještě jednou. Já bych chtěl v tomto případě jednak uplatnit právo veta pro projednání podle § 90 za klub Pirátů a za klub občanských demokratů a zároveň bych chtěl navrhnout zamítnutí toho zákona.

Zároveň se často skloňuje, jak je potřeba zajistit bezpečnou identifikaci vůči státu.

Jako jediný možný nástroj z hlediska Poslanecké sněmovny pokládám to, opravdu ten návrh zamítnout a přimět tímto ministerstva a vládu, aby platný zákon kdo jiný by měl platný zákon naplňovat než fakticky vláda a jednotlivá ministerstva? Takže já registruji veto a registruji návrh na zamítnutí. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně. Pokud ústřední orgán státní správy není schopen devět let reagovat na platný zákon, tak ten problém opravdu někde je a nebudu ten postup hájit. A toto je samozřejmě pouze cesta, jak lidem tu situaci víc nezkomplikovat.

Já za sebe říkám, že my se tomu tématu věnujeme.

Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím, máte slovo.